Děkuji za slovo.

Já naprosto chápu vaše pocity. Pokládám za hanebné slíbit desetitisícům lidí, že něco udělám s majetkem, který pokládají za svůj domov, a pak ten slib nesplnit.

O to víc pozdě je teď.

To si myslím, že ta zpráva dělat nemá.

Děkuji za slovo. Chtěl jsem reagovat na předřečníka. Prostřednictvím pana předsedajícího jsem se chtěl zeptat pana Kalouska, proč tedy v roce 2010 vzal od pana Bakaly sedm a půl milionu na základě darovací smlouvy, kterou podepsal. Protože to já považuji za hanebné ne to, že tady řešíme nějaké lidi, kteří jsou vedeni ve zprávě. To, že jste po tom, co se stalo, vzali na kampaň TOP 09 od Bakaly sedm a půl milionu na základě smlouvy, kterou jste vy podepsal, a teď se tady zahalujete do pláštíku toho, že jste nějaký morální vzor. To už se radši obalte prostřednictvím pana předsedajícího tibetskou vlajkou. A pokud se v tuto chvíli nikdo další nehlásí... Pan předseda Kalousek do rozpravy. Bylo by nestatečné neodpovědět.

Jestliže Zdeněk Bakala se v roce 2010 rozhodl věnovat třem politickým stranám odstupňovaně podle preferencí sponzorský dar, udělal to naprosto transparentně, tak jsme ten dar přijali.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, myslím, že pranýřovat politické strany za to, že dostávají peníze od sponzorů transparentně, je ta nejlepší ukázka toho, jak to nakonec dopadne, že žádní sponzoři nebudou chtít transparentně těm stranám peníze dávat a budou se snažit do politiky zasahovat netransparentně. My jsme od pana Bakaly žádné peníze nedostali, v roce 2010 jsme ze Sněmovny vypadli, ale považuji právě takovéto útoky na transparentní financování politických stran soukromými subjekty za tu nejlepší propagaci toho, aby se všichni bez ohledu na to, jestli ti sponzoři jsou kontroverzní, nebo jestli jsou skvělí, snažili ty peníze tam nedávat a ovlivnili politické strany jinak. Děkuji. Vím, že reagujeme na rozpravu.

Takže taková je někdy pravda. Takže to je výhoda, opravdu říkám, těch stenozáznamů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Ale moje kritika nemířila na transparentní financování politických stran. Myslím, že to všichni pochopili. Moje kritika mířila k tomu, od koho jste si ty peníze vzali. A to by každá politická strana měla zvažovat, od koho si ty peníze bere a odkud ty peníze pocházejí. Děkuji. Nyní tedy pan předseda Kalousek.

A to jste tady nevysvětlil. Děkuji. To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Ještě bude následovat rozprava podrobná.

Děkuji za slovo, pane předsedající.